Děkuji. Pan poslanec má zájem, a než mu dám slovo, tak přečtu omluvy.

Děkuji, pan ministře, za vaše odpovědi. Ještě doplňující otázku.

Tak děkuji. Ukončuji dnešní jednací den. Pokračovat budeme zítra.